Já na tom nevidím nic špatného.

Ale teď jsme prokázali, že jsme konstruktivní opozicí. Děkuji za dodržení času.

Já bych chtěla reagovat vaším prostřednictvím, paní předsedající, na pana poslance Lochmana. A musím říct, že by si to mohl možná se svými koaličními partnery vyjasnit, proč oni tenkrát byli zásadně proti. Děkuju. Děkuji. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, já bych chtěl reagovat na nepřítomného místopředsedu Sněmovny, pana Bartoška. Pane místopředsedo Bartošku, prostřednictvím paní předsedající, ne, to nebylo zahazování příkopů.

Děkuji.

Pane poslanče Lochmane, nevidím vás, prostřednictvím paní místopředsedkyně, no, ona to není práce, to, co tady děláme. Já to mám jako veřejnou službu. Tak to vnímám.

Já vám řeknu, co občanům dává smysl. Občanům dává naprosto smysl a věřte, že máme stovky, tisíce různých zpráv každý z nás co tady děláme, za co tady bojujeme, koho chceme chránit a proti komu vystupujeme. Věřte, že oni tomu rozumí.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

My to vidíme jinak, a proto jsme tu chtěli o tom diskutovat a říci, že my máme na to úplně jiný pohled.

Děkuji. Pan poslanec Brabec stáhl svoji faktickou poznámku. Nyní jsme vyčerpali všechny faktické poznámky.

Vážená paní místopředsedkyně, děkuji moc za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, já jsem nechtěla využít faktické poznámky, protože samozřejmě opravdu chci, aby se dostali na řadu mí ctění kolegové, kteří jsou řádně přihlášeni, ale dovolte mi, vaším prostřednictvím, paní místopředsedkyně, se ohradit proti slovům pana předsedy Michálka. My jsme reagovali protinávrhy. To je velký rozdíl. To znamená, vy jste nás chtěli zase zkrátit na našich právech a my jsme reagovali protinávrhem. Tolik jenom na úvod, aby v tom bylo jasno. Já jsem vyzývala a měla jsem vlastně i tady řeč v rámci toho projednávání ve stavu legislativní nouze a prosila jsem pana premiéra, určitě jste si všichni všimli, že pan premiér je přítomen, protože běhá na hlasování, je přítomen v této Sněmovně, a já jsem ho vyzývala, aby se postavil čelem k odpovědnosti za vládu a zdůvodnil nám tady, proč vláda řeší tento zákon ve stavu legislativní nouze, což logicky vyvolalo to, že nás zkrátili o možnost projednávání tohoto zákona ve výborech. A je to velmi důležité, protože tato vaše vláda, pane premiére, nedala ani analýzu dopadů, co to bude znamenat pro všechny ty domácnosti, pro všechny ty zranitelné skupiny, pro ty vlastně nejslabší v naší společnosti, což jsou důchodci, jaký obrovský dopad bude mít těch 20 miliard, které jim nechcete vyplatit do jejich rozpočtů.

Znovu vám připomínám, že stav legislativní nouze, a tím pádem vyvolané toto zkrácené jednání, vychází z toho, že musíte naplnit jednu ze tří podmínek toho mimořádného stavu. Buď je to ohrožení zdraví, to tady není, nebo je to bezpečnost, to tady také není, nebo hrozí obrovské hospodářské škody. Tím myslel zákonodárce na to, že jsou povodně, že jsou prostě nějaká tornáda a tak dále, kde to má svoji legitimitu.

To je jediná hospodářská škoda. Tu jste způsobili ale vy sami! Už Národní rozpočtová rada na podzim vás upozorňovala na to, že dojde na mimořádnou valorizaci. A jaký byl výsledek ve státním rozpočtu? Vy jste přikročili k tomu, že jste si do rozpočtu tyto peníze nedali, pak jste samozřejmě potřebovali vyčkat, protože to je velmi citlivé téma, na prezidentské volby a následně jste to spustili v mimořádných ve stavu legislativní nouze. Ale tady žádná mimořádná okolnost není. Tady to je prostě jenom chyba vlády. To není žádná mimořádná situace! Já si vůbec nedovedu představit, jestli Ústavní soud se k tomu postaví nějak jinak, jaký obrovský precedens to bude do budoucna, protože každá chyba každého ministra bude mimořádnou situací v České republice? To přece není možné takto respektovat. My znovu upozorňujeme na to, že jsme připraveni jednat o tom, že vnímáme nutnost konsolidace veřejných rozpočtů, vnímáme nutnost úspor, vnímáme potřebu této debaty. Ale není možné sáhnout lidem na peníze, když už tím ten nárok vznikl. A ten nárok jim prostě vznikl koncem ledna nebo začátkem února a samozřejmě ten červnový termín letošního roku je jenom termín výplaty, ne kdy to má nabýt faktické podstaty.

Já si myslím, že jste moc dobře věděli, co děláte.